Děkuji panu poslanci Zlatuškovi. Než dám s přednostním právem slovo panu ministrovi Danielu Hermanovi, tak mám ještě jednu faktickou poznámku pana poslance Františka Laudáta. Chtěl bych zareagovat na předřečníka. Samozřejmě máte pravdu, můžete si tady odmávat, co chcete, ale myslím si, že jednak státní rozpočet se má připravovat podle platných zákonů, to za prvé. Jestliže se vám tam potom ocitnou nějaké veřejné evropské peníze nebo někdo začne dělat audit, tak to začne rovnat do šablony platných zákonů a to jsou právě věci, kde vám pak může vypadávat všechno úplně, že je to neoprávněně čerpáno, špatně používáno.

Slyšeli jste zničující kritiky na chování ministra financí Kalouska. Jenom co se týká životního prostředí, i vy budete zvedat ruku pro úpadný rozpočet životního prostředí.

Upozorňuji, že jim vyšlo, že nejvíce Česká republika jako stát investovala do životního prostředí v roce 2013, to znamená v době ekonomické deprese, v době velkých problémů, fiskální konsolidace. Takže vy ořezáváte vědu, výzkum, inovace, životní prostředí, takže pokračujte dál. Děkuji panu poslanci Laudátovi. Prosím, pane poslanče. Já souhlasím s panem poslancem Zlatuškou. My jsme suverén, ale samozřejmě ne každý z nás tady prostuduje státní rozpočet do každého čísla.

Děkuji panu poslanci Váchovi.

Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, chci načíst pozměňovací návrh ke kapitole č. 355 Ústav pro studium totalitních režimů. Zavedl ho tam pan kolega Jan Bartošek. Já se k tomuto pozměňovacímu návrhu hlásím.

Podle oficiálně předloženého záměru prezentovaného v posledních týdnech vedením Ústavu pro studium totalitních režimů má být v roce 2015 snížen počet zaměstnanců v Ústavu pro studium totalitních režimů o 22 zaměstnanců a pro jejich odchodné využity prostředky ze státního rozpočtu. Toto hromadné propouštění nebylo vedením Ústavu pro studium totalitních režimů oznámeno Ministerstvu financí České republiky při sestavování návrhu rozpočtu v létě letošního roku. Navržené snížení má zabránit nehospodárnému nakládání se státními prostředky, neboť vedení Archivu bezpečnostních složek hodlá na stejnou činnost, tedy digitalizaci dokumentů a vytváření evidenčních databází, kterou doposud zajišťují na základě úkolů uložených zákonem č. 181/2007 Sb. zaměstnanci Ústavu pro studium totalitních režimů, kterých se má týkat výše uvedené propouštění, přijmout do archivu 30 osob. Kapitola č. 355 Ústav pro studium totalitních režimů má nyní celkový počet 257 systemizovaných míst, přičemž je celkem 14 míst neobsazených. I z tohoto důvodu je proto nadbytečné a ekonomicky nehospodárné navyšovat počet tabulkových míst o další systematizovaná místa. Tento návrh koresponduje s návrhem pana kolegy Fiedlera, který zde byl před chvílí také přednesen. Děkuji vám za pozornost. Prosím, pane ministře. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych se vyjádřil k několika otázkám paní kolegyně Černochové. Začnu počty příslušníků Hasičského záchranného sboru a Policie České republiky.

Akorát mohu zopakovat to, co jsem říkal na něm. K další otázce, jestli máme zabezpečené finanční prostředky, a to ve výši 3,5 % pro občanské zaměstnance a 5 % pro příslušníky policie a Hasičského záchranného sboru na rozpočet příštího roku. Mohu garantovat to, co jsem říkal i na výboru, že tomu tak je. To znamená pro příští rok jsou tyto mzdové prostředky pokryty.